Prosím, máte slovo.

Myslím si, že to není zase tak špatný výsledek, to, co teď bude. Co vám vyčítám, je váš hlavní úkol a to je zajistit financování a zajistit peníze.

Prosím, pane ministře. Nebudu oponovat statistikou připravených kilometrů v prvních letech vládnutí hnutí ANO na resortu dopravy. Ale chci zároveň upozornit na to, a z toho se bohužel nemáte možnost vylhat, že všechny přípravy střednědobých výhledů hluboko podfinancovaly ten výhled připravovaných staveb. To kdyby se naplnilo, kdyby to tak mělo být, tak to znamená, že se velká část těch staveb bude konzervovat. To si nedovedu představit. A to, že pracujeme na tom, abychom navíc významně posílili v době, kdy dochází k poklesu evropských prostředků vlivem rozložení těch projektů, a znovu vám to nevyčítám, zkratka by mohla vést k tomu, že jste to nachystali tak, takže zrovna bohužel v nejnevhodnějším čase dochází k výpadku ve výši až téměř 20 miliard korun z evropských peněz. Ale prosím, buďte férový v tom, že za daných okolností přijít s návrhem vícero možností využití finančních prostředků právě v oblasti dopravy, jediný rozumný možný nástroj, a pokud myslíte vážně příslib opozice, která bude konstruktivní, tak bych očekával, že řeknete: to vítáme a jsme připraveni debatovat o tom, který z těch finančních nástrojů je pro Českou republiku nejvhodnější. Obrátit to do toho, že jste zásadně proti využívání dalších možností, pokládám za neférové a ve výsledku hloupé. A žádám vás o to, abyste k těm věcem přistupoval, pokud je myslíte vážně, minimálně s otevřeným ekonomickým hledím a nechal ve výsledku posoudit varianty, které České republice přinesou prospěch. Pane ministře, ještě, ještě jednou.

Prosím pěkně, argumentovat dneska nějakými střednědobými výhledy, které se děly v nějaké covidové době... Podstatné je to, co jsme zajistili do toho rozpočtu. Ale teď jste pár týdnů, možná dokonce dnů před finále rozpočtu, a vy jste na 96 miliardách, vždyť to přece velmi dobře víte.

Ten rozpočet je připraven dobře s ohledem na strukturu.

Ale vy jste v situaci, že vám chybí ze 150 miliard 56 miliard. A vy říkáte pár dnů před finále rozpočtu, že si na to někde půjčíte. Nevíme, za jaké úroky, nevíme, od koho.

A já lobbuji za vás, pane ministře, v tomhle případě. S faktickou poznámkou je nyní přihlášen pan ministr Kupka. No, on bude možná rozdíl v tom, že nepostupujeme cestou handrkování se o ty peníze, ale ve spolupráci s Ministerstvem financí a s dalšími členy vlády hledáním reálné cesty k tomu, jak zajistit ten objem financování, a zvolit k tomu prostě co nejvhodnější cestu, včetně toho, jakým způsobem ty finanční prostředky budou zaplacené a kolik bude ten úvěr stát. A tohle prostě stojí za to posoudit. A každý rozumný ekonom by v tomhle ohledu přistoupil na to, že máli mít možnost dobře rozhodnout, odpovědně rozhodnout, tak vyslechne ty návrhy, seznámí se s nimi a bude postupovat na základě opravdu takové kritické úvahy a nebude zbytečně střílet do vzduchoprázdna. Děkuji za dodržení času. Je to podobná diskuse, pane ministře, jakou jsme tady měli před půlrokem, kdy jsem tenkrát možná si vzpomínáte vám trošku vyčítal, že se chováte více jako náměstek ministra financí než ministr dopravy.

Dobře, beru to, jako tým. Ale jak dopadl tento tým? Ten tým dopadl tak, že Ministerstvo financí vám dalo o 30 miliard méně, než jste měli v minulém roce. A víme to od konce června. Co se udělalo za ty dva měsíce? Já jsem proč to říkám dneska?

A teď se to bude na poslední chvíli chytat, takže se na to budou brát úvěry. Stát si to půjčí vždycky levněji než jakákoliv organizace.

Pan ministr chce reagovat faktickou poznámkou. Prosím. Pevně doufám už poslední. Aby bylo jasno v tom, co se podařilo za těch osm měsíců také udělat ve vztahu k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Schváleno 127 miliard, v tuto chvíli upravený rozpočet 133 miliard. Dofinancování i nákladů na provozuschopnost dráhy tak, aby se tam vrátily i ony 2 miliardy peněz, které byly předmětem kritiky v okamžiku, kdy je dráha potřebovala. To je výsledek té společné práce a jednoznačně úspěch.

A kdybyste se podíval po podobných fondech, které mají například ve Švýcarsku a v dalších zemích, tak samozřejmě s tím nakládají mnohem kreativnějším způsobem, aby právě zajistili co nejlacinější a co nejvhodnější financování těch staveb.